Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo k omezení provozu na základě doporučení odborníků, takže na Prackovické estakádě jezdíme jenom v jednom pruhu, nicméně jsem přesvědčen, že všechny parametry dálnice ukazují, že se může zprovoznit zanedlouho i ten další pruh. Dálnice slouží dneska všem občanům a myslím si, že velmi ulevila celému regionu.

Sám za sebe mohu říct, že s tím usnesením nemám žádný problém. Podporuji i zajištění nezávislého forenzního auditu.

Myslím si, že jsou veřejně přístupné, takže nevidím zásadní důvod, aby to bylo v usnesení. Jsem připraven o tom debatovat. Já vám také děkuji. Od 18 hodin ruší svoji omluvenku paní poslankyně Semelová. A nyní prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec František Laudát, který se zároveň stane i zpravodajem. Vás, pane ministře, poprosím, jestli byste mohl zaujmout místo u stolku zpravodajů. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za to, že jste umožnili projednávat tento bod. Já jsem na něm nakonec netrval, aby byl před Vánocemi.

Tady jsme svědky toho, že velmi často jsou honěni lidé v civilním sektoru, v soukromém sektoru, za bagatelní věci, úředníkům se dává obrovská pravomoc, a tady podle mého názoru někdo udělal sérii naprosto fatálních chyb, které stály mnoho miliard navíc. A co je na tom ještě horší, že v budoucnosti můžou vést k tomu, že ještě nějaké stamiliony, či dokonce miliardy stát budou. A může také dojít k tomu, že dálnice bude muset být při případných dalších sesuvech a poškození stávajícího díla v úseku uzavřena, to znamená, doprava se může na dlouhé měsíce vrátit na původní trasu, to znamená obyvatelé Bořislavi, Velemína můžou dál trpět obrovskou průjezdnou dopravou s tím, že samozřejmě i tento úsek na sebe natáhne další dopravu. Asi dojde v průběhu několika nejbližších roků k navýšení dopravní zátěže a důsledky pro obce mohou být ještě horší.

Nic se neděje. A přitom tady jde o fatální chyby.

Jde jenom o to zanalyzovat od začátku do současné doby s výhledem, co tam ještě potenciálně hrozí, z důvodu toho, že by měli být nalezeni viníci a měli by skončit ve svých funkcích, či případně by měla být vyvozena právní a materiální odpovědnost vůči těm, kteří skutečně pochybili. Pro mě je nepřijatelné říci, že za to může v tomto případě příroda, protože řada věcí byla známa již desítky, či stovky let a byly fatálně ignorovány. Ale má to druhou nohu.